A chtěl bych jenom krátce okomentovat, o co se v něm jedná. V prvé řadě upravuje systém zacházení s konopím pro léčebné použití, který novela předkládá, zejména co do podmínek jeho pěstování.

A je tedy také důležité tady zdůraznit, že jsme chtěli, aby léčebné konopí bylo mnohem dostupnější našim pacientům, poněvadž v současné době máme jednoho pěstitele a výrobce, tím pádem cena je poměrně vysoká a není tady jiná konkurence. předkladatel chtěl tou novelou umožnit, aby vznikli i další výrobci. Je rozdíl, velký rozdíl, mezi pěstitelem a výrobcem, každý by měl mít svoje práva, mělo by to být licencováno a certifikováno a kdoví co ještě. Takže tohle je potřeba rozlišit a ujasnit a to je první bod v mém pozměňovacím návrhu. Za druhé zavádí možnost konopí za podmínek stanovených zákonem extrahovat. Tady jde o to, že osobně s tím mám určitou zkušenost, poněvadž v ústavu podáváme léčebné konopí, ale my ho podáváme, tak jak jsem řekl, v podstatě ve dvou formách.

Nemůže ho vyrobit každá lékárna, tak jak se domnívá Ministerstvo zdravotnictví, jenom některé lékárny, a to je určitá nevýhoda.

Myslím si, že to je zbytečné, že ta doba, která v pozměňovacím návrhu je 30 dnů, by byla dostačující. No a v neposlední řadě je zde předkládáno několik legislativně technických návrhů, a to jak v části věnující se zákonu o návykových látkách, tak v zákonu o léčivech. Já se potom k tomu přihlásím. Děkuji. Pěkné odpoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové. Děkuji za slovo. Já bych chtěl jenom doplnit pana profesora, že tam je ještě jedna důležitá věc ohledně snížení ceny. Je to vyřešení takzvané stabilitní studie a je to o tom, že každá rostlina má nějakou historii, může se určitým způsobem šlechtit a má určitý poměr látek, které v ní jsou. Máme dvě možnosti.

A pokud bychom to takhle udělali, jak je i návrh některých úředníků, tak v tom případě ke snížení ceny nedojde. Děkuji. V rozpravě vystoupí pan poslanec Daniel Pawlas, připraví se pan poslanec Marek Novák. Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, já bych se také chtěl vyjádřit k této novele zákona o návykových látkách a chtěl bych se vyjádřit k zásilkovému vydávání léčiv.

A je také otázkou, proč tento zákon, který jsme přijali, není vymáhán SÚKLem, protože stále existují kartelové dohody.

No, co udělám?

A tento pozměňující zákon, já tomu říkám přílepek, jim vyloženě zase opět nahrává a budou zneužívat dominantního postavení na trhu. Další v rozpravě vystoupí pan poslanec Marek Novák, zatím poslední přihlášený do rozpravy. Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, budu docela rychlý.

Vyjádřím se k němu tak, že už jsme o něm víceméně hovořili.

Nebudu to dále komentovat, jen vás požádám, abyste si vzpomněli, co jsem tady vlastně ve vztahu k legalizaci konopí jako takovému povídal. Dále se chci ale vyjádřit k takzvaným aplikačním místnostem, které nám tady kolega docela honosně přednesl, nicméně nám vlastně neřekl, o co jde. Jde vlastně o aplikaci drogy pod dohledem. Je také potřeba si uvědomit, že v tom návrhu vlastně vůbec není zmíněno, o jakou jde vlastně péči, jestli jde o adiktologickou péči, kdo bude obsluhovat, jak bude obsluhovat, kde tato místa budou, v jakých lokalitách, v jakých oblastech.